Stejně tak rozumím tomu, i když mě to mrzí, že nebude touto Sněmovnou pravděpodobně schválen ani návrh paní poslankyně Chalánkové, ani návrh pana poslance Hovorky, který řeší problém, na který jsme tady upozornili hned ze začátku volebního období, a to je právě téměř nulová kontrola nad reprodukčními centry, resp. téměř neomezená možnost plodit tyto dětičky z jednoho dárce, neuchovávání žádných informací. Myslím si, že to je věc, kterou budeme muset do budoucna nějakým způsobem vyřešit. Myslím si, že to není jenom otázka zamezování nebo není jenom otázka etická, ale že se to čím dál tím více stává otázkou i zdravotnickou. Protože čím dál tím více víme, že potřebujeme vědět, kdo jsou naši rodiče. Že to je nesmírně důležité z lékařského hlediska. Pokaždé, když přijdete do nemocnice na vyšetření, tak vám položí otázku: Rodiče jsou zdrávi? Mají nějaké problémy?

Ale že možnost zjistit, jestli když jsem náhodou byl počat z asistované reprodukce, jestli můj rodič netrpěl celoživotně nějakou genetickou poruchou, něčím podobným, by měla být do budoucna upravena.

Vím, že ministr zdravotnictví k tomu zaujme negativní stanovisko jenom proto, že výbor k mému překvapení odhlasoval stanovisko pozitivní, tak si myslím, že chci upozornit Sněmovnu ještě na problémy a komplikace, které s tím vznikají.

To je první věc. Druhá věc, která si myslím, že je trošku legrační i v tom návrhu samotného poslance Adámka, v jeho zdůvodnění, které říká, že nevdané ženy mohou přijít single, kdežto vdané ženy musí k asistované reprodukci mít souhlas svého muže.

A to dokonce i ze zákona. A pokud tady probíhala v posledních dnech kolem stanoviska nejprve pana senátora a hejtmana Čunka a posléze předsedy KDUČSL pana Bělobrádka velká diskuse o tom, jak vypadá situace matek samoživitelek a jestli si mají někoho najít, nebo nemají, tak bohužel návrh pana poslance Adámka je přesně návrhem, který směřuje jenom tímto způsobem. Mě by zajímalo, kdo to má zaplatit.

A velmi doporučuji, abychom tady podpořili stanovisko Ministerstva zdravotnictví a návrh kolegy Adámka neschválili. Protože bych viděl jako velmi nešťastné takové věci schvalovat ve třetím čtení pozměňovacím návrhem, a ještě těsně před koncem volebního období. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Například několik poznámek k tomu, co bylo řečeno.

Přece právě proto, že ten institut manželství je spojuje, ti lidé se k něčemu vyjádřili, tak přece ten partner, ten manžel, to znamená, má to jakousi vyšší váhu, má právo se k tomu vyjádřit, jestli ano, nebo ne. Takže proto to tam je! Ale to jsou přece jasné věci. Mám pocit, že kdybych tento návrh tady nedal, tak se u tohoto zákona není pomalu o čem bavit. Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Koskuba, po něm pan poslanec Gabal, po něm pan poslanec Benda.

Děkuji, pane místopředsedo.

Ale jako lékař se čím dál častěji setkávám s mladými ženami, které mají jenom tu smůlu, že mají nemoc, která jim prostě vzhledem k morálce současné společnosti brání v tom najít si partnera. To znamená, hovořímeli zde o této skupině jako celku, mysleme, že některými slovy urážíme ty z nich, které mohou plnit roli matky, rády by ji plnily, ale z čistě zdravotních důvodů, které se netýkají fertility, prostě nemohou. A já si myslím, že právě tyto mladé dámy si nezaslouží, aby byly házeny do pytle s něčím jiným. A u těchto žen je mi návrh kolegy Adámka docela lidsky, lékařsky i morálně pochopitelný.